Nevidím přihlášku. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se paní ministryně nebo pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Paní ministryně, chcete si vzít závěrečné slovo?